Tam to probíhá především v ordinacích praktiků, jednotlivé roky se liší.

To nikam nevede. Jenom k prohloubení nedůvěry. A ještě to říkal ministr kultury, to mi přišlo poměrně zábavné, který bude rozhodovat, koho zavře na dva dny, a koho ne.

Realistickou.

A v tom vláda dělá bohužel velmi málo. Děkuji.

Děkuji za slovo.

Jednoznačně. Ano. Chcete jenom chaos, nic jiného.

Tak díky. Jaká represe? Největší pokutu policisté dávají 3,5 tisíce korun.

A tady porušují někteří pravidla a my říkáme ne, většina respektuje.

Já nechápu.

Ono stokrát opakovaná lež je pravda.

Tak jsem to vyřešil...

Není pravda, že já jsem kritizoval obyvatele Prahy.

To jsem kritizoval. A to bylo všechno. Není to pravda. Já jsem věděl, že COVID19 bude hlavní téma před krajskými volbami, ale teďka v tom pokračujete? Já fakt tomu nerozumím. Nerozumím, proč tady se dělá politika. Ano, my jsme dali tento rok 150 miliard kompenzací. A my samozřejmě jsme kompenzovali a budeme kompenzovat.

My samozřejmě chceme, aby naši podnikatelé podnikali. A většina to dodržuje, absolutně to dodržuje. Takže já jsem si myslel, že to bude nějaká debata normální, ale zase to byla jenom politika. Pan ministr nestačil xkrát vyvracet různé dezinformace, které tady byly.